Zároveň bych chtěl říct, že jsme včera měli jednání se školskou tripartitou v oblasti pracovněprávní.

To tam nikdy nebylo a není.

Zatímco mohu říct, že jak ze strany odborů, tak ze strany zaměstnavatelů byly ty metodiky kvitovány, stejně jako ty metodiky byly pozitivně kvitovány ze strany asociace třeba ředitelů základních škol. Tím neříkám, že jsou dokonalé, ale říkám, že jsou nápomocné. A samozřejmě dá se podle nich řídit. Není to nic šikanózního.

Děkuji za úvodní slovo.

Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům i panu ministrovi za to, že jste vydrželi. Přiznám se, že jsem nečekala, že ten bod zařadíte. Ale neřekl to nejpodstatnější, na co jsem se já ptala a co jsem tady vznášela.

Konkrétně v Praze třeba vím, že naše městská část Praha 2 má několik takzvaně přípravných tříd.

Oni to potřebují vědět v tom termínu co možná nejkratším, aby podle toho udělali ty skupiny. Pane ministře, chtěla jsem vás poprosit ještě o jednu informaci.

Vy na jednu stranu říkáte, že ten manuál je jenom nějaké doporučení. Na druhou stranu bych tedy chtěla vědět, pane ministře, co se stane, nebo respektive co má tedy udělat ředitel. Protože ten ředitel se dostává tím, že vy vlastně zpochybňujete ten manuál, že není právně závazný, tak se může ten ředitel dostat do složité situace. Protože například rodiče se budou domáhat nástupu během června, kdy už ty skupiny budou vytvořeny, a ředitel nemá žádnou možnost je tedy odmítnout. Tak když se manuál bude dodržovat pouze rámcově, tak kdo za to ponese odpovědnost? Zřizovatel? Kdo za to ponese právní odpovědnost?